Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, členové vlády, milé dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych se krátce ještě vrátil ke svému pozměňovacímu návrhu, který jste v přehledu pozměňovacích návrhů obdrželi pod písmenem C.

Typově se jedná o pacienty s těžkým poškozením míchy, pacienty s těžkým poškozením mozku, pacienty po amputacích končetin, ale i některé další stavy.

A co je ještě horší, to řízení na péči pak probíhá ještě celou řadu měsíců. Proto jsem do výboru pro sociální politiku předložil pozměňovací návrh, který tenkrát výbor pro sociální politiku přijal. Byl to pozměňovací návrh, který připravovala Národní rada osob se zdravotním postižením. Na jednání výboru jsme ale dospěli k tomu, že věcně i legislativně tento návrh není úplně v pořádku a že hlavně v praxi by byl velmi obtížně realizovatelný. Proto jsme po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí přistoupili k přípravě alternativního návrhu a právě ten je předložen ve formě pozměňovacího návrhu pod písmenem C.

Bude umožněno příslušným orgánům spolupracovat s těmi zdravotnickými zařízeními. Osobně považuji to řešení, které je předloženo do druhého čtení, jako významně lepší. Proto si vás dovoluji požádat, abyste podpořili pozměňovací návrh pod písmenem C. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Eviduji zde faktickou poznámku pana poslance Borky. Táži se tedy znovu, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl vznesen návrh na zamítnutí zákona.

Usnesení garančního výboru jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 689/4. Nyní k návrhu hlasovací procedury. Návrh na zamítnutí zákona podán nebyl. Jako první krok je garančním výborem navrženo hlasovat o návrzích legislativně technických úprav přednesených ve třetím čtení což se nestalo. Tento krok tedy v hlasovací proceduře odpadá. Jako druhý krok je navrženo hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem C společně jedním hlasováním, tedy společně C1 i C2. Věcně jde o můj pozměňovací návrh, který jsem před chvílí zmiňoval, který řeší zahájení a průběh řízení o příspěvku na péči u osob, které jsou dlouhodobě hospitalizovány ve zdravotnických zařízeních různých typů a u nichž je predikce dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s potřebou čerpat sociální služby. Jako třetí krok je navrženo hlasovat o návrzích pod písmenem A, což jsou pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku.

I tady je navrženo hlasováním jedním společným hlasováním, přičemž pokud bude přijat návrh pod písmenem C, je tento návrh nehlasovatelný. Jako čtvrtý krok je navrženo hlasovat o návrzích pod písmenem B společně jedním hlasováním. Jde o pozměňovací návrh paní poslankyně Jany Hnykové, který řeší posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby a kde předkladatelka navrhuje změnit současných 10 posuzovaných úkonů na 36. Jde tedy o navrácení stavu zákona před jeho změnou v rámci tzv. úsporných balíčků. Děkuji, pane zpravodaji. Táži se, zda někdo chce vystoupit k proceduře. Není tomu tak.

Nyní přistoupíme k hlasování o navržené proceduře.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že procedura byla schválena. Nyní prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Takže podle toho, jak jsme schválili proceduru, bychom nyní měli hlasovat jako první pozměňovací návrhy pod písmenem C, a to jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Tím, že byly schváleny pozměňovací návrhy pod písmenem C, se pozměňovací návrhy pod písmenem A staly nehlasovatelné. V tomto případě tedy přistupme k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, a to jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 81, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 38, proti 92. Návrh byl zamítnut. Tím jsme vyčerpali hlasování o pozměňovacích návrzích a nyní bychom měli přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.